a) zahrnují veškerá rizika, která mají vliv na výši, načasování nebo hodnotu přírůstků a úbytků peněžních prostředků k vypořádání pojistných a zajistných závazků po dobu jejich životnosti.

Posouzení se omezí na rizika, která jsou významná pro tu část výpočtu technických rezerv, na kterou se metoda uplatňuje. Metoda se považuje za nepřiměřenou vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti rizik, pokud chyba uvedená v odst. 2 písm. b) vede ke zkreslení technických rezerv nebo jejich částí, které by mohlo ovlivnit rozhodování nebo úsudek zamýšleného uživatele informací, s ohledem na hodnotu technických rezerv, ledaže je splněna jedna z těchto podmínek: tedy buď není k dispozici žádná jiná metoda s menší chybou, přičemž je nepravděpodobné, že tato metoda bude mít za následek podcenění výše technických rezerv, anebo touto metodou se dospěje k výši technických rezerv pojišťovny nebo zajišťovny, která je vyšší než částka, k níž by se dospělo pomocí poměrné metody, přičemž tato metoda nevede k podcenění rizika obsaženého v pojistných a zajistných závazcích, na které je používána. Aniž je dotčen článek 56 tohoto nařízení, mohou pojišťovny a zajišťovny vypočítat částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek před úpravou těchto částek tak, aby zohledňovaly očekávané ztráty v důsledku selhání protistrany, jako rozdíl mezi následujícími odhady:

nejlepším odhadem po zohlednění částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek a bez úpravy pro očekávané ztráty v důsledku selhání protistrany vypočítaným podle odstavce 2.

Pojišťovny a zajišťovny vypočítají neupravený čistý nejlepší odhad na základě homogenních rizikových skupin. Žádná z těchto homogenních rizikových skupin nepokrývá více než jednu zajistnou smlouvu nebo zvláštní účelovou jednotku, ledaže tyto zajistné smlouvy nebo zvláštní účelové jednotky zajišťují přenos homogenních rizik.

zněním jak vládního návrhu týkajícího se zdanění technických rezerv pojišťoven, tak pozměňujícím návrhem, který předložila paní poslankyně Kovářová. Vládní návrh předpokládá zdanit veškeré technické rezervy pojišťoven nad rámec povinného minima, které stanovuje směrnice Solvency II. Pozměňující návrh paní poslankyně Kovářové respektuje tento návrh v oblasti neživotního pojištění, ale odstraňuje tuto regulaci v oblasti životního pojištění. Pro vaši informaci připomenu, že se to týká zhruba dvou třetin portfolia našich pojišťoven a zhruba 5,5 milionu uzavřených životních pojistek. Je zřejmé z mého vystoupení, že podporuji pozměňující návrh paní poslankyně Kovářové jako rozumný kompromis. Ale je tam jedna disproporce vůči vládnímu návrhu.

Já se domnívám, že bychom i u pozměňujícího návrhu paní poslankyně Kovářové, který jinak velmi podporuji, měli uvažovat o rozdělení do dvou rozpočtových let za předpokladu, že by se většina Sněmovny klonila k vládnímu návrhu, aby dopady vládního návrhu byly rozděleny do více let.

Pro to, jak jsem byl několikrát správně upozorněn panem předsedajícím, není prostor ve třetím čtení. To je možné pouze ve druhém čtení, pokud tam tento návrh zákona vrátíme. A já vás proto prosím, abyste tento procedurální návrh podpořili.

Chtěl jsem zdůvodnit tento návrh ještě u návrhu zákona o dani z příjmu, kde jsem chtěl připomenout, že můj návrh na zrušení superhrubé mzdy a stanovení Požádám sněmovnu o klid!

Já to nebudu komplikovat, tady vám dám za pravdu, pane předsedající, s jednacím řádem.

A dokonce jsme se mohli doslechnout od paní ministryně, že úplně stejným způsobem.